Kampaň byla připravena oddělením strategické komunikace na Úřadu vlády ve spolupráci s Armádou České republiky. Má mnoho forem, od televizních, rádiových spotů až po outdoorové formáty. Její hlavní smysl je následující: občané často nečerpají pomoc, na kterou mají nárok, kterou jim stát nabízí, protože nevědí, na jakou pomoc mají nárok, netuší, že ta pomoc existuje, mají obavu z toho, že třeba bude administrativně náročná, a toto je forma, kterou stát občany informuje, tady se můžete obrátit na toto místo, pokud máte problémy. Máte nárok na tuto pomoc, takto jednoduše o ni můžete požádat. A to, si myslím, je něco, co by stát měl dělat.

Pak má další atributy, jako je zjednodušení cesty využití pomoci, podpora online komunikace mezi občanem a státem, aktivizace společnosti v této věci a tak dále.

Když se ptáte na další vývoj, tak ano, tento web bude pravidelně aktualizován a budeme se snažit o to, co nejvíce zjednodušit komunikaci v oblasti sociálních, ekologických, rozvojových programů. Rozpočet na kampaň byl 30 milionů korun, finálně vysoutěžená cena včetně komplexní produkce je 24,5 milionu korun. A ještě vám odpovím i na tu otázku nebo poznámku, která se týká vítězné agentury, je k tomu i stanovisko oddělení veřejných zakázek. My nemůžeme hodnotit nic jiného než kritéria soutěže, vysoutěženou cenu, ta byla suverénně nejnižší. Podle několika ukazatelů dostává běžně zakázky od komerčních subjektů i státních institucí. Děkuji, pane premiére. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Máme informace, že další ministerstva a rezorty si chtějí dělat také svoje vlastní týmy. A moje doplňující otázka je právě na ten KRIT, to je ten nový materiál z Ministerstva vnitra, kde se mají sledovat nálady úředníků, kde se musí bojovat proti radikalizaci ve státní správě.

Děkuji. Prosím, pane premiére, máte slovo.

Každý se může podívat a sám posoudit, jestli ta kampaň, kterou vidí a která má všechny parametry, které informační kampaň má mít, jestli ty peníze na to byly vynaloženy dobře a jestli to splnilo svůj účel. Samozřejmě i nějaké vyhodnocení bude k dispozici.

Jsou tam čtyři lidé na tom oddělení, oddělení strategické komunikace Úřadu vlády, a tito lidé dělají spoustu věcí sami, takže my ušetříme za kreativu, za kupování si dalších služeb. Je to nepochybně způsob, který je pro stát výhodný a šetří státu peníze. Myslím, že se shodneme na tom, že čtyři lidé, když se podíváte na velikost té kampaně a těch výsledků, že to zase tak dramatický počet není. A samozřejmě že využívají i jinak by to nešlo ani dělat že využívají i kapacity, kterou nabízejí jiné součásti státu, které mají v popisu práce, strategickou komunikaci.

To si snad ani nedovedu představit. Děkuji za dodržení času. Nyní přistoupíme k páté interpelaci, kterou si vylosoval pan poslanec Radovan Vích. Bude interpelovat pana premiéra ve věci propouštění a zvyšování nezaměstnanosti v České republice. A ještě než vám dám, pane poslanče, slovo, přečtu omluvu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Je snad cílem vlády razantně zvýšit nezaměstnanost v České republice, a proto není vaše vláda schopna zajistit dostatečnou podporu firmám na území České republiky? Spoléhali jste na společné evropské řešení, ale to tak nějak nepřichází. Zato Německo si masivně podporuje a podpoří vlastní firmy. Setkání ministrů energetiky evropské unie v Praze ohledně společného postupu také žádné konkrétní návrhy nepřineslo, a tak maďarský ministr rovnou odletěl jednat do Moskvy. Aktuálně Německo plánuje výrazně zastropovat cenu plynu i pro průmysl. To by mělo velký dopad na nezaměstnanost. Ale hovoří se i o uzavírání skláren, pekáren a dalších podniků. Nebylo by lepší, pane premiére, přestat se už konečně spoléhat na to, že ostatní členské státy Evropské unie České republice nějak výrazně s energiemi pomohou, a začít se konečně starat sami o sebe?

Bojíte se Německa?

Jaká konkrétní opatření přijmete, aby nedocházelo ke zvyšování nezaměstnanosti z důvodu energetické krize a kdy je hodláte učinit? Děkuji za odpověď. Děkuji. Na vaši interpelaci vám odpoví pan premiér.